A to, že jste řekl, že já bojuji o peníze pro samosprávy, tak já se za to nestydím. Kompenzační bonus, ten výpadek příjmů, který pro obce byl, a pro kraje, jsme museli vybojovat ze Senátu a krajům jste to absolutně nenahradili. Takže prosím, kdo tedy tady bojuje o peníze pro samosprávy? Víte, zase jste řekla nepravdu, protože my jsme krajům dali podstatně víc, než jste navrhovali. Takže to není pravda. A byla to dohoda a všichni byli spokojeni. A dostali podstatně víc, než vy jste požadovali. Takže to není pravda.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, chtěl jsem se na vás dnes obrátit ve věci obsazení postu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že vláda se rozhodla vyslyšet naši výzvu k uspořádání otevřeného výběrového řízení. Myslím si, že je to správný a důležitý krok k obnovení důvěry v rozhodovací činnost tohoto úřadu.

Takže já za tohle taky děkuji, chtěl bych snad jenom požádat, aby tato změna byla potom schválena i v rámci usnesení vlády tak, aby to bylo postaveno najisto. Nemám dalších otázek.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Není tomu tak.

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi bych, zde opět s časovým odstupem, který tady je od mé poslední interpelace, se opět zeptal, jakým způsobem vláda nyní v této složité situaci bude využívat dostupná antivirotika, která jsou dostupná sice mimo naši republiku, ale zda uvažujete o dovozu těchto antivirotik.

Děkuji za odpověď.

Měli jsme tady Plaquenil, který chvilku byl ten pravý, potom řekli, že to není ono.

Děkuji.